Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu A6. Je to přesně definice, kdy se zakazuje prodávat alkohol osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ohrožuje sebe, majetek nebo veřejný pořádek. Stanovisko pana ministra?

Nedoporučující. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Omlouvám se, v tom případě prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Pane předsedo, je to přesně tak. V podkladech, které mám já, je u návrhu A6 stanovisko doporučující. Pane místopředsedo, omlouvám se, mám tady toho hodně. Přehlédl jsem se, máme tam opravdu stanovisko doporučující. Děkuji. V tom případě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o bodu A6. Pan ministr dává nedoporučující stanovisko, za garanční výbor je doporučující stanovisko.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Je tam zrušení tohoto paragrafu, zrušení této povinnosti. Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy.

Já se omlouvám. No to se netýká zákazu kouření.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje za výbor?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Tento návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?